Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, pane předsedající, a děkuji, pane předkladateli, za podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Jedná se tam o to, že v té verzi, jak byla postoupena Poslaneckou sněmovnou, je zákon neaplikovatelný, protože se doplňuje jiná věta věcně a smyslem úplně k něčemu jinému. Děkuji vám. Ne, takže otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, kdo by se hlásil do rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.